Připomínám, že jsme ve třetím čtení.

Táži se navrhovatelky, paní ministryně spravedlnosti Marie Benešové, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Děkuji. Vážené dámy poslankyně, páni poslanci, vážený pane předsedající, já jenom chci připomenout, že předložený návrh novelizace tohoto zákona byl již na půdě Poslanecké sněmovny několikrát mým předchůdcem ve funkci představen a jeho hlavním cílem je dostát evropským závazkům České republiky, kde jde o implementaci požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti. Z nejdůležitějších změn, které byly i předmětem debat v rámci dosavadního projednávání či předmětem pozměňovacích návrhů, lze zmínit rozšíření informací, které jsou mladistvému a jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníku poskytovány v průběhu trestního řízení. Návrh tohoto zákona zajišťuje plnou implementaci výše uvedené směrnice do českého práva.

Se všemi uplatněnými pozměňovacími návrhy za předkladatele vyslovuji předem souhlas.